Skutečně čím dřív to uděláme, tím méně škod způsobíme. Už se mi krátí čas, takže opakuji: znovu zařadit bod zrušení stavu legislativní nouze jako nový bod a zařadit ho jako druhý bod programu, respektive po projednání lex Ukrajina. Ano, děkuji. Následuje paní poslankyně Adámková a připraví se pan poslanec Farhan. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádala o zařazení mimořádného bodu, který by měl název Zabezpečení kvalitní zdravotní péče v České republice, a budeli přijat, potom jako druhého bodu po lex Ukrajina. Důvod: zdravotní péče se dotýká každého z nás. A pro vaši informaci, ta péče komplexní, kterou poskytujeme v České republice, a já jsem velmi hrdá na to, že jsme solidární v poskytování zdravotní péče, musí mít také některé možnosti, což znamená, že nikoliv že každý všechno dostává zdarma, ale víte, že některé věci se připlácejí, některé se platí a ten systém samozřejmě musí mít také z čeho být placen.

A my začínáme mít problém. Ten problém vygradoval. To prosím není téma na interpelaci jednoho ministra, protože se to dotýká Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, možná i průmyslu a obchodu a dalších. Dovolte mi ještě několik příměrů.

Ale bohužel... Požádám kolegy o to, aby se přesunuli do předsálí, pokud chtějí hovořit. Děkuju moc.

A opět člověk, který potřebuje fyzioterapii, nemůže čekat tři až čtyři měsíce, protože pak už vůbec neplatí ten nález, který mu tam ten lékař posílá, a je už všechno úplně jinak.

Je třeba si o tom povídat. A co se týče farmakologické části léčby, prosím pěkně, to, co musíme probírat a opět by bylo třeba, aby to prošlo celým spektrem je oprávnění předpisů některých léků, kde jsou odbornosti, které něco mohou, něco nemohou předpisovat.

Děkuji vám za pozornost.

Pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych zde načíst nový bod, který se týká nedostatku léků a nekompetentního postupu ministra zdravotnictví. V jeho rozporuplných informacích, kdy nás informuje, co zajistil, co dovezl, kdy to dovezl, se dnes už nevyzná nikdo. V dnešní nelehké době bychom potřebovali a očekávali od kompetentní vlády, že budeme dostávat přesné informace, které povedou ke zklidnění situace a ke zklidnění toho, co se kolem toho děje.

Už zde nebudu hovořit o tom, že ministerstvo zaspalo. Už zde nebudu hovořit o tom, že lékaři byli nuceni předepisovat širokospektrá antibiotika, jelikož úzkospektrá nebyla k dispozici. Nebudu zde ani hovořit o nárůstu rezistence ani o tom, že naši spoluobčané museli jezdit do zahraničí, aby si nakoupili pro své děti a pro svá vnoučata léky.